Upozorňuji, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení.

Děkuji vám za slovo, pane předsedající.

Technicky se jedná o změny a úpravy ve třech ustanoveních tohoto zákona, konkrétně v jeho paragrafech 3 a 5, přičemž prokázání splnění podmínky příbuzenského vztahu k dítěti pro vznik nároku na ošetřovné bude ze strany žadatele vůči České správě sociálního zabezpečení prokazováno čestným prohlášením. Zároveň navrhujeme, aby u osob, kterým předkládaná právní úprava umožní nově čerpat toto ošetřovné, byl za den vzniku potřeby péče o dítě považován den nabytí účinnosti této změny zákona, pokud současně v tento den potřeba této péče nadále trvá, a vzhledem k nezbytnosti a časové naléhavosti předkládaného opatření též navrhujeme účinnost zákona v navrhovaném znění dnem jeho vyhlášení. I proto zároveň navrhujeme, aby Poslanecká sněmovna vyslovila s návrhem zákona souhlas již v prvém čtení podle § 90 odst. 2 zákona č. 90/95 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, a to vzhledem k akutní potřebě urychleně řešit otázky zvýšení finančního zabezpečení nízkopříjmových rodičů, zejména pak rodičů samoživitelů, kteří jsou nyní nuceni dlouhodobě pobírat pouze nízké ošetřovné, a také například vzhledem k vysoce společenské potřebě posílení personálního stavu v našem zdravotnictví, který je nyní nedostatečný i v důsledku toho, že mnoho zdravotníků je nyní nuceno dlouhodobě doma pečovat o své malé děti. To chceme nyní svým návrhem změnit a umožnit rodičům volbu, kdo se péče o dítě v době uzavření školských zařízení ujme, právě i třeba s ohledem na výši příjmů rodičů a příbuzných dítěte a dle dalších kritérií, která jsou pro rozhodování tohoto typu důležitá.

Důvodně předpokládáme, že navrhovaná právní úprava bude ve vztahu ke státnímu rozpočtu působit neutrálně, respektive že jej oproti současnému stavu nijak výrazně nezatíží, přičemž lze i předpokládat, že často bude toto ošetřovné čerpat ten člen rodiny, jehož pracovní příjem i propad příjmů je nižší, a že tedy může dojít i ke snížení nároku na výdaje státního rozpočtu. Návrh bude mít i významné pozitivní sociální dopady, protože pomůže zabránit propadům mnoha osob do systému sociálních dávek, do dluhových pastí či exekucí a insolvencí. Vážené kolegyně, vážení kolegové, prosím vás o podporu tohoto návrhu. Prosím, máte slovo.

Jak jistě víte, nedávno schválila Poslanecká sněmovna vládní návrh na zvýšení ošetřovného na 80 %, tento návrh byl postoupen Senátu a čeká na projednání. Návrh, který dnes projednáváme, de facto návrh na zvýšení ošetřovného doplňuje, neboť podmínkou nároku na ošetřovné je, že nezaopatřené dítě nebo dítě mladší 10 let žije se zaměstnancem ve společné domácnosti. Předkladatelé navrhují, aby tato podmínka neplatila v případě péče o toto dítě nebo o tuto osobu jejím příbuzným v linii přímé nebo v linii vedlejší podle § 772 občanského zákoníku, jinými slovy, aby se rodiče mohli v péči vystřídat i s jinými příbuznými, například prarodiči, se kterými nežijí ve společné domácnosti.

Děkuji vám, pane předsedající. Vážené kolegyně, kolegové, vážená paní ministryně, pane ministře.